Děkuji, pane poslanče. Reflektuji samozřejmě váš návrh, o kterém budeme hlasovat po skončení obecné rozpravy. Já děkuji za slovo. Chci reagovat.

A jsou velmi jaksi nakloněni tomu, aby fungovala. Ale a ten otazník je, že to musí být pro ně velmi dobré a pohodlné.

Prosím. Ale to nevadí. Já bych chtěl poděkovat svému předřečníkovi a chtěl bych, aby tady i z tohoto místa zaznělo, že nejenom já osobně, ale i Občanská demokratická strana vždy podporovala a podporuje plnohodnotné zavedení elektronické neschopenky. Na tom se naprosto shodneme. Samozřejmě, podporujeme kvalitní legislativu. Ne tu, která je připravená a která podle mého názoru skutečně povede pouze v létě letošního roku k chaosu v českém zdravotnictví. Omlouvám se ještě jednou. Děkuji za slovo, vážený pane předsedající.

Já se musím hodně držet, abych nezvolil jiný slovník. Už jste někdy zažili představení navrhovatele a ministra, v tomto případě ministryně kolegyně Maláčové, aby přednesla tak komplexní novelu zákona v tak málo větách, bez jakékoliv argumentace, bez jakéhokoliv výkladu, bez jakéhokoliv obsahu? Neuvěřitelné! To, co se tady stalo, a to, co tady popsal už můj předchůdce Jan Bauer, tak je, že prostě během posledního týdne se vykostil návrh zákona, sněmovní tisk 333, tím vlastně, přestože byl uprostřed projednávání ve výborech, tak tím najednou vlastně není o čem jednat, protože prostě se podařilo vykostit. Dostal se do sněmovního tisku 204, který tady právě teď projednáváme. To je naprosto neslýchané.

Takovéhle věci se tady nedají dělat. Jednoznačně. Jednoznačně podporujeme eNeschopenku. Vždyť jsme se tady na tom dohodli, že zrušení karenční doby bude doprovázet funkční elektronická neschopenka. Můžu se vás zeptat, která část? Myslíte ty přesuny papíru? Není na to nachystaná ani Česká správa sociálního zabezpečení, nejsou na to nachystaní lékaři. Co to je za politiku?

Já budu samozřejmě podporovat pozměňovací návrhy, které byly předneseny, a odsunutí té lhůty, pokud k tomu vůbec dojde. A samozřejmě se přidám a navrhuji celé Poslanecké sněmovně, aby vrátila celý tisk k projednání organizačnímu výboru, tak jak to bude navrženo v podrobné rozpravě. Nemusíte oslovovat mým prostřednictvím. Nyní tedy s faktickou poznámkou paní poslankyně Valachová, připraví se paní ministryně Maláčová, následně pan poslanec Veselý. Já si dovolím zareagovat na některé ze svých předřečníků.

Ministerstvo práce chce zavést funkční eNeschopenku co nejdříve. Je na to politická shoda.

Děkuji za slovo. Krátká replika na kolegyni Valachovou. Slyšeli jste ode mě něco o vládě, o opozici, o sociální demokracii, o koalici? Protože pro mě tohle není politika, pro mě je tohleto o fungování této země. Proto jsem to nepoužil. A moje kritika a moje výtky směřují čistě k paní ministryni Maláčové a je mi úplně jedno, za jakou je tady stranu, protože prostě tu eNeschopenku nemá připravenou, není schopná ji reálně pustit.

Je to prostě osobní selhání ministryně práce a sociálních věcí paní Maláčové. Nyní s faktickou pan poslanec Ondřej Veselý. Děkuji, pane předsedající.

Ale jeho vystoupení bylo korektní. Vaše korektní nebylo.

Vy jste řekla, budeme... nebo paní ministryně bude řádně diskutovat na garančním výboru.

Oba dva ty tisky byly jak na hospodářském výboru, tak na sociálním výboru přerušeny. Tam máme dostatečný prostor diskutovat.

Neuvěřitelnou věc, že ten sněmovní tisk, který je přerušen, jste vykostili, vložili jste ho do pozměňujícího návrhu v rámci sněmovního tisku č. 204, který je ve druhém čtení, a tím jste znemožnili jakoukoliv diskusi, o které tady mluvíte, po které tak strašně voláte jak na hospodářském výboru, tak na sociálním výboru, protože se bude pouze hlasovat o tomto nebo o jiném pozměňujícím návrhu.